Pouze vás upozorňuji, že rozprava k tomuto tisku byla ukončena. Zbývá nám tedy pouze hlasovat. Chtěl bych vás upozornit, že článek 50 odstavec 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Ještě zazvoním a upozorním kolegy v předsálí.